Takže to záleží na vás.

Dobrá, děkuji. Oprostím se od osobních útoků a pokusím se vám říct, že každý živnostník, i ten, který občas krátí tržbu, je pořád v situaci, že do veřejných rozpočtů více odvede, než z nich dostane, na rozdíl od pana ministra financí Babiše, majitele Agrofertu, který je v pozici tasemnice, která zásadně vždycky z veřejných rozpočtů odsaje víc, než do nich odvede. A tenhle člověk sem přichází trestat živnostníky za to, že málo vybíráme daně. Hezkou dovolenou. Děkuji a nyní prosím s přednostním právem pana poslance Stanjuru. Děkuji za slovo.

Zatím. Já patřím k těm, kteří se snaží vyvarovat osobních útoků. Občas se mi to nepovede, pak se většinou omluvím, to se prostě stává. A jestli poslanci ANO tleskají a říkají: nedovolte osobní útoky na našeho předsedu Andreje Babiše, v pořádku. Každý hájí svého předsedu, to je přece normální.

Já nikoho urážet nebudu, aspoň doufám, že se tak nerozvášním za mikrofonem.

To snad nikoho neurazí.

To jenom na připomenutí. Já myslím, že nebyla zbytečná.

A já zkusím připomenout a zdůraznit ten základní moment, proč s tím nesouhlasíme.

A zase. Kdyby to bylo jednotlivé jediné opatření, tak by naše kritika nebyla tak silná a náš odpor v příštích měsících by nebyl tak silný. Ale zkusme si to připomenout registr účtů, registr učitelů, registr přestupků, někdo přemýšlel o registru psů, čipování dětí, kontrolní hlášení, prolomení bankovního tajemství.

Je to fakt rozdíl! Pokud ovšem nepoužiji zjednodušení: stát jsem a chci všechny informace. Když jsme loni projednávali kontrolní hlášení a velmi silně jsme protestovali, tak jsme byli ujišťováni, že ten vzor bude v lednu, v únoru, v březnu a je červenec a co? Jsou podnikatelské subjekty připraveny na kontrolní hlášení? Nemáme! Takže je to útok na svobody nás všech, přestože to míří jenom na vybranou skupinu lidí. Ale znáte tu bruselskou metodu, tu salámovou metodu. Jednou teď to bude výjimka.

Tak bych doporučil všem, kteří se radují, že jich se to týkat nebude, aby se neradovali. Dřív nebo později to přijde. Jestliže dneska vybudujeme systém, kde bude jenom suma, kterou tady dneska demonstrovali, tak jaký je problém, aby za dva roky řekla Finanční správa: No jo, ale v tom zboží je také zboží, které má spotřební daň, ne jenom DPH. A ve spotřební dani jsou také velké úniky, tak by bylo dobré mít položky, abychom věděli, kterých položek se týká spotřební daň a kterých se netýká.

Děkuji.

Na závěr. Já si myslím, že diskuse, které tady probíhaly, tady byly a budou. Jsou to vážná témata, témata, která vyvolávají emoce, a samozřejmě myslím si, že zde padaly i věcné argumenty. Za nás, my jsme se vyjadřovali věcně a říkali jsme, co se nám na tomto návrhu nelíbí. Měli jsme to podloženo argumenty. A opakuji znovu, pokud nezávislý úřad, jako je Úřad pro ochranu osobních údajů, řekne, že je tento návrh jedním velkým nebezpečím, pokud je tam spousta dalších otazníků, které tady padaly, tak myslím si, že by takový návrh se měl vrátit, přepracovat a pak se mělo o něm jednat znovu. Pokud má narovnávat nějaký systém, má narovnávat podnikání, tak by měl být opravdu zaveden pro všechny a ne pro určitou část podnikatelů. Znova opakuji, daně se mají platit, chceme, aby se daně platily, ale nemají zákony, které vedou k tomu, aby se daně platily, být diskriminační jenom pro určitou část. A nyní prosím s přednostním právem místopředsedu Sněmovny Vojtěcha Filipa.

Děkuji.

Pan Bělobrádek stahuje. Děkuji.